Jinak otázka novely, která sem byla předložena, která řeší pouze zdanění hazardu, to je myslím věc, která velmi silně váže i na otázku toho, jak budeme vůbec financovat v příštích letech aktivity, které se týkají sportu a které byly v minulosti z hazardu financovány. Dneska o část financování přišly a myslím si, že o tom ještě musíme vést debatu. Já vám děkuji, pane premiére. V tom případě další interpelaci má připravenou paní poslankyně Váhalová a připraví se pan poslanec Seďa. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, pěkné odpoledne. Vážený pane premiére, v pondělí 15. června jste se setkal s místopředsedkyní Státní rady Čínské lidové republiky. Dle zpráv z médií mělo být celkem podepsáno 9 memorand o spolupráci v oblasti dopravního spojení, infrastruktury, zdravotnictví a školství.

Patří tedy mezi nejvýznamnější ekonomické partnery.

V této souvislosti jsem se chtěla také zeptat na možná opatření ke zvýšení našeho vývozu do Čínské lidové republiky. Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana premiéra, aby vám odpověděl. Vážená paní poslankyně, skutečně zintenzivnění politických a také ekonomických vztahů s Čínou je součástí nové hospodářské strategie české vlády. My jsme identifikovali možnosti, jak v relativně krátkém čase posílit náš export a jak v relativně krátkém čase získat nové investice, a když jsme analyzovali situaci v Asii, tak vyplynuly tady dvě prioritní země, na které se naše vláda soustředí. Tou první prioritní zemí je Čína, já ještě o ní budu mluvit, a další prioritní zemí je Korejská republika. Pokud jde o Korejskou republiku, tam se nám podařilo získat nové přímé investice v průběhu loňského roku, na které byly podepsány už konkrétní investiční pobídky, a bylo tam také už v minulých letech za předcházející vlády zřízeno přímé letecké spojení a výrazně se navýšil počet korejských turistů v České republice. Čili tam pokračujeme v aktivitách. Očekávám, že Českou republiku by mohla navštívit korejská prezidentka se silnou podnikatelskou delegací. Podařilo se zintenzivnit politické vztahy. V loňském roce Čínu navštívil prezident České republiky. Čili došlo k obnovení politických vztahů na nejvyšší úrovni. Na jaře letošního roku Čínu navštívil předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, který se zúčastnil technologického veletrhu v Šanghaji. Opět tam s ním byla podnikatelská delegace. Já se chystám navštívit Čínu na podzim letošního roku, kde se budu účastnit summitu premiérů zemí střední a východní Evropy, který organizuje a hostí Čína. Při té příležitosti bych také chtěl vzít s sebou velkou podnikatelskou delegaci. Dohodli jsme se teď při návštěvě čínské vicepremiérky, která byla několik dní zde v České republice, a tím hlavním důvodem byl summit ministrů zdravotnictví 16 zemí ze střední a východní Evropy, potvrdili jsme si, že bude zřízena přímá letecká linka mezi Prahou a Pekingem. Tu přímou linku by měla provozovat čínská letecká společnost Hainan. Čili toto rozhodnutí už padlo, je to potvrzeno a teď už to bude záležet jenom na přímé komunikaci mezi společností Hainan a českým Aeroholdingem. Ale předpokládám, že by všechno mělo jít v pořádku. Očekáváme, že přímé letecké spojení posílí příliv turistů z Číny. Když se podíváme na poslední dva roky, tak konstatujeme postupné zvyšování počtu turistů z Číny, kteří navštěvují Českou republiku. Stejně tak se daří každý rok v posledních dvou letech výrazně zvyšovat čínské investice a daří se také ale zvyšovat náš export směrem do Číny. To znamená, vzájemný obchod roste a je to situace, která si myslím, že zakládá určitý pozitivní trend pro Českou republiku, a je důležité, aby naši podnikatelé této příležitosti využili. Čili čísla hovoří o tom, že rostou čínské investice tady u nás. Významné investice byly realizovány v oblasti finančního sektoru. Zdá se, že mohou být realizovány investice i ve výrobní sféře a posiluje se náš export do Číny, k čemuž podle mého názoru hodně přispěla nová politika české vlády.

Paní poslankyně se chystá položit doplňující otázku. Já spíš jenom poznámku a poděkování.

Já vám děkuji, paní poslankyně.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, uplynul termín od předložení uzávěrky financování politických stran za uplynulý rok a politické strany tyto své finanční uzávěrky předložily kontrolnímu výboru. A ejhle, opět kontrolní výbor Parlamentu našel řadu pochybení. Chci připomenout, že vlastní financování politických stran je řešeno v zákoně o sdružování v politických stranách a hnutích. Dlouhodobou snahou je dosáhnout otevřeného, transparentního financování, ovšem poslední událost v přímém přenosu o financování například politického hnutí Úsvit přímé demokracie ukazuje, že je opravdu pět minut po dvanácté, aby se přijala nová pravidla nejen pro financování politických stran, ale i pro omezení výše předvolebních nákladů, protože se ukazuje, že v posledních letech jsou zakládána různá hnutí, která slouží spíše politickému podnikání než demokratické soutěži politických programů. Vážený pane předsedo vlády, chci se zeptat, zda problémy s financováním politických stran a hnutí vnímáte také a zda vaše vláda tento problém hodlá v dohledné době řešit. A pokud ano, jaký je aktuální stav přípravy potřebné legislativy. Děkuji za vaši odpověď.

Děkuji. Vážený pane poslanče, těmito otázkami se zabývá připravovaná novela zákona o politických stranách, kterou připravuje Ministerstvo vnitra. Těch otázek, které jsou tam řešeny, je celá řada, ale spojuje je jedna věc a to je doporučení výboru Rady Evropy GRECO v souvislosti s posílením boje proti korupci. Tento výbor adresoval už v minulosti České republice doporučení, jakým způsobem upravit pravidla pro financování našich politických stran. My jsme ta doporučení vzali a promítli jsme je pro zadání pro připravovanou novelu zákona o politických stranách. A tak jak jsem informován z pohledu Ministerstva vnitra, tak ta doporučení jsou respektována. Čili návrh je připraven tak, abychom těmto doporučením vyhověli. Cílem je zejména posílit transparentnost financování politických stran, to znamená zajistit, aby politické strany byly financovány primárně prostřednictvím transparentních účtů. Cílem je také posílit nezávislost kontroly hospodaření politických stran. Tady navrhujeme, aby byl zřízen malý úřad, který se bude zabývat speciálně otázkou kontroly hospodaření politických stran. My jsme na toto téma vedli v koalici poměrně velkou debatu.